Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali ministr životního prostředí Richard Brabec a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Václav Zemek pardon, pan poslanec Robin Böhnisch. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které se jako první přihlásil přítomný pan ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych zde připojil stanovisko mnou řízeného resortu k vystoupení ministra životního prostředí k ratifikaci Pařížské dohody.

Já bych to tady ještě jednou zopakoval vlastními slovy.

Pravidla ochrany hospodářství proti uzavírání podniků s vyššími emisemi CO2 musí být dle ČR nastavena tak, aby bylo nejohroženějším průmyslovým sektorům alokováno 100 % povolenek zdarma, tj. bez dalšího snižování alokace.

Ty spočívají v zapojení se do investičních projektů v rozvojových státech zaměřených na ochranu klimatu.

Rád bych také uvedl, že snižování emisí prostřednictvím systému EU ETS je jedním ze tří nástrojů k dosažení požadovaného snížení emisí skleníkových plynů, který pokrývá přibližně 45% podíl celkových emisí skleníkových plynů v EU.

Jde o budovy, zemědělství, dopravu či odpady. Tématem snižování emisí se tak musí zabývat všechny oblasti hospodářství. MPO velmi aktivně komunikuje se zástupci podnikatelské sféry a aktivně spolupracuje s Ministerstvem životního prostředí.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy, který už minule započal své vystoupení při posledním projednávání, je pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.